K panu poslanci Faltýnkovi, co tady zaznělo, že se dělají koaliční dohody a že některé věci se prostě dohadují v rámci koalice. Já s tím samozřejmě souhlasím.

O tom se zmíním následně ve svém projevu.

Nebo jak tomu mám rozumět? A potom ještě jednou k panu poslanci Faltýnkovi. Vy jste říkali, že to chcete řešit. Ale proč chcete řešit jenom tu legální část tohoto sektoru a absolutně se nezabýváte nelegální částí? A já to zopakuji ještě jednou. Už jsem to tady říkal v minulých dnech.

Já to tedy zopakuji. Vy říkáte, že to chcete řešit, ale pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, napůl. Já si myslím, že to postupně je hodně daleko. Zatím napůl.

A já jsem tedy očekával, že u tohoto zákona, který má takovou mediální odezvu, tady bude smršť poslanců vládní koalice, obzvláště hnutí ANO, která bude obhajovat své návrhy, která bude vysvětlovat, proč to předkládá, proč máme schválit variantu takovou a ne variantu takovou. Vidím tam jen opoziční poslance. Zvláštní. Ministerstvo financí na svých několika velkolepých tiskových konferencích datujících se k datu vstupu náměstka Závodského do funkce v únoru 2015 deklarovalo přijetí zcela nové a dokonalé legislativy týkající se regulace loterií a jiných podobných her, a to s ohledem na vyřešení problematiky závislých hráčů, s ohledem na vyšší daňový výběr z činnosti tohoto sektoru, s ohledem na vyřešení výtek a již běžících řízení s Evropskou komisí týkajících se nesouladu s právem Evropské komise a zejména pak vyřešení problematiky nepředvídatelnosti vydávaných vyhlášek měst a obcí regulujících provoz loterií a jiných podobných her na svém území. Ministerstvo financí tuto dokonalou legislativu nepředložilo vládě ani do konce června 2014, což byl první avizovaný termín, ani do konce září 2014, což byl další pompézně zveřejněný termín předložení. Nestalo se ani v jednom případě. Těsně před Vánocemi byla předložena jako že konečná verze, která nicméně doznala ještě před jakýmkoliv posouzením Legislativní radou vlády dalších zásadních změn. A co víc, po projednání Legislativní radou vlády, jak už jsme tady slyšeli při projednávání této otázky, dostála ještě dalších jiných, možná zásadních změn. To má být ta profesionální práce gestora regulace loterií? To je ta lepší práce ministerstva deklarovaná před volbami, slibovaná, jak všechno půjde? To má být to populisticky hlásané makání? A teď se vrátím ke sněmovnímu tisku 437, takzvané novele Volný, alias vláda, jak bylo zcela otevřeně přiznáno na rozpočtovém výboru. To není na závadu. Ta s tím ale úzce souvisí. A jak? Právě v tom, že díky extrémnímu zdržení dokonalé proklamované loterijní legislativy, která mohla směle platit s velkou legislativní rezervou už od 1. ledna 2016 a která měla vyřešit všechny vládou deklarované priority, tedy nelegální hráče, uvolnění sídla, problémy s patologickým hráčstvím, vyšší zdanění a tak dále, teď dělá koalice i přemety, aby ohnula jednací řád Sněmovny, co nejvíce potřebuje, a to právě přesně tak, jak jí samotné vyhovuje. A usiluje o změny, které jsou jejím zájmem bez ohledu na dlouhou frontu jiných, dříve podaných návrhů novel, což už tady dnes zaznělo v řadě příspěvků mých předřečníků. Nemá náhodou toto mimořádné projednávání tohoto tisku právě nyní, mám na mysli, sloužit účelům zcela jiným a nebo zásadním?

Nebo bonusy? Nebo odpustky skupině Agrofert?

A tady mimořádně zařazený bod schůze k jakémusi návrhu Volný, alias vláda, kde ani nevíme, o čem jednáme, protože nikdo nedokáže říct, co to vlastně doopravdy přinese. A kde jen koalice má řadu pozměňovacích návrhů. My nejsme Agrofert a ministr financí není generální ředitel. Tady je parlament, parlamentní demokracie, a to je něco úplně jiného než řídit firmu, tedy stát jako firmu. Já si myslím, že řídit stát jako firmu je hloupost, kterou už nejspíš pochopil i sám pan ministr, jen to nemůže přiznat. Znovu zdůrazňuji, že dnes tu teď sedíme z důvodu neschopnosti Ministerstva financí předložit kvalitní komplexní legislativní novelu týkající se regulace loterií a jiných podobných her. Ta předložená poslancem Volným pouze diskvalifikuje legální podnikatele a zcela očividně, zcela v rozporu s programovým prohlášením vlády dává další daňové prázdniny pro nelegální podnikatele. Máme tedy hlasovat pro šedou ekonomiku? Pro další daňové prázdniny? Pro doslova vztyčený prostředníček vůči Evropské unii?

Ptám se, kolik jste jako koalice Ministerstvo financí, průmyslu a obchodu nebo vnitra zlikvidovali nelegálních zařízení? Kolik jste udělili pokut a kolik jste z nich skutečně inkasovali? Pamatujete si zase na zcela úžasnou a údernou mediální zprávu z léta 2014, jak Ministerstvo financí, vnitra a Ministerstvo spravedlnosti zasáhne proti rozmachu kvízomatů? A nic se nestalo.

My všichni, co nejsme součástí koalice, můžeme předkládat jakkoliv kvalitní a užitečné poslanecké iniciativy, a nezapomeňme, že se zde i velmi sporadicky jedná o legislativních iniciativách Senátu, ale jediné, co tu budeme dnes dělat, je hasit časovou neschopnost a liknavost Ministerstva financí.